41.

Prosím, pane ministře.

Navrhovaná novela zákona se předkládá z důvodu přijetí nezbytných opatření souvisejících s adaptací právního řádu České republiky na nařízení Rady pro dovoz dřeva do Evropského společenství neboli nařízení o licencích.

Oba uvedené přímo použitelné předpisy byly Evropskou unií přijaty na podporu mezinárodního úsilí za účelem řešení problémů nezákonné těžby dřeva a souvisejícího obchodu.

Současně byla zpřesněna některá ustanovení zákona o odstranění duplicity kontrol hospodářských subjektů krajskými úřady a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů. Návrh zákona rovněž zjednodušuje skutkové podstaty přestupků včetně zapracování principů a procesních pravidel zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Nicméně o změně zpravodaje musíme hlasovat.

Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl přijat.

Děkuji za slovo.

Novela upravuje výčet orgánů státní správy v oblasti uvádění dřeva a výrobků ze dřeva na trh z důvodů, že současný výčet může vést k nejednoznačnému výkladu a má být tak matoucí.

Vkládá se také nové standardní ustanovení upravující poskytování údajů z centrálních registrů, z nichž mohou příslušné orgány a pověřená osoba v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh požadovat příslušné informace při zajištění výkonu kontrol hospodářských subjektů, což povede ke snížení jejich administrativní zátěže. Navrhovaná novela tak má vliv na ochranu osobních údajů.

Krajský úřad nebude tedy povinen opakovat kontroly provedené pověřenou osobou. Při kontrole hospodářského subjektu se budou pověření zaměstnanci krajských úřadů moci prokazovat průkazem, jehož vzor bude stanoven vyhláškou. Nově se zakotvuje informační povinnost uvedených úřadů v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, konkrétně obcím s rozšířenou působností a Vojenskému lesnímu úřadu v zájmu fungování nezbytné spolupráce orgánů státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.

Při poskytnutí stanovených informací se nejedná o porušení mlčenlivosti.

K projednávání přestupků proti ustanovením tohoto zákona zůstal věcně příslušný krajský úřad. V souvislosti s novou právní úpravou řízení o přestupcích došlo k posunu v interpretaci hospodářského subjektu jako pachatele, kterým může být rovněž nepodnikající fyzická osoba. Celkově se mění pojetí přestupku proti ustanovením tohoto zákona a výše navrhovaných pokut naplňují zejména preventivní a represivní funkci právní odpovědnosti. Děkuji za pozornost.